Naopak my jsme vyzývali vás, vládní pětikoalici, vždycky k jednání a vy to moc dobře víte, kolikrát jsme za vámi byli.

Ale samozřejmě akce, je potom reakce a je to zbytečné.

Děkuji, pane předsedo, já jsem tolerance sama, přestože jste nehovořil k tématu, tak jsem vás nepřerušoval jenom abyste si toho všiml.

Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já se tedy přiznám, že mě fascinuje, že bylo domluveno, že bude opoziční okénko, a obstruovat si vlastní opoziční okénko, to snad dovede jenom pan kolega Okamura.

Paní kolegyně Fialová říkala, že abychom to nechali posunout do druhého čtení a tam to celé komplexně přepracujme. Já si myslím, že v tomhle směru je potřeba se na ty věci podívat skutečně racionálně. Svět se od té doby, co kolegové z SPD předložili tento návrh novely zákona, výrazným způsobem posunul. Vladimir Vladimirovič nám ukázal, že to, co platilo před měsícem a půl, už dneska dávno neplatí. Uprchlická vlna, která nás zaplavila, samozřejmě znamená nároky na náš koneckonců tak, jak je nastavený sociální systém, a proto si myslím, že tento návrh, který vzešel z dílny sociální demokracie a jehož základem byl kvalitní návrh...

Proto si myslím, že by bylo záhodno tenhle návrh vrátit zpátky k přepracování, a proto prosím pěkně, podle § 90 odst. 7 jednacího řádu této slovutné Poslanecké sněmovny navrhuji, aby tento návrh byl vrácen zpátky předkladatelům k dopracování. Děkuji.

Dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající.

Já bych chtěla říct, že my opravdu už čas nemáme. Je tady mnoho starostů a žádnému starostovi nepřeji, aby musel zažívat to, co zažívá vedení měst v sociálně vyloučených lokalitách.

Já moc děkuji. Já bych chtěla apelovat vlastně na všechny.

Jsou již ve městech a obcích, kde nikdy nebyly.